Otázka je, zda se do rozpravy někdo přihlásí. Nikoho nevnímám, takže tímto rozpravu končím. Děkuji. A poprosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou. Návrh procedury je celkem jednoduchý vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh na zamítnutí a nebyly taky podány žádné technicky legislativní úpravy, takže ten návrh hlasování je za prvé hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Ivo Vondráka, za druhé hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Zdeňka Kettnera a za třetí hlasování o zákonu jako celku. Já vám velmi děkuji, pane zpravodaji. Je nějaký protinávrh, jiný návrh k proceduře? Není tomu tak. Prosím, kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je případně proti navržené proceduře?

Prosím, pane zpravodaji.

A stanovisko pana ministra? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. A třetí hlasování by bylo o zákonu jako celku. Děkuji, pane zpravodaji.